Nacházíme se ve třetím čtení a byla ukončena rozprava. Prosím nyní o závěrečná slova, pakliže je zájem, pana navrhovatele. Není zájem. Pan zpravodaj?

Ptám se také pana poslance Jana Klána z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nemá zájem o závěrečné slovo. A ani zástupce hospodářského výboru. Byl podán návrh na opakování druhého čtení. Je to tak, pane zpravodaji? Budeme tedy hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Já vás nyní všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Byl podán návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona a my o tomto návrhu budeme hlasovat. Zahajuji hlasování o návrhu na opakování druhého čtení.

Návrh nebyl přijat. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Přijal návrh procedury, který byl distribuován pod číslem 699/10.

Jednak zde zazněl návrh pana poslance Vilímce na úpravu v bodě 2, že nebudeme hlasovat o písmenu e) Já se velmi omlouvám, ale já vás neslyším, pane zpravodaji. Poprosím, aby ve sněmovně nastalo ticho a abychom se věnovali proceduře hlasování, protože pan zpravodaj navrhuje změny v této proceduře.

1. Je to návrh přednesený panem poslancem Vilímcem. Skutečně důvodová zpráva ukazuje, že správně mělo být napsáno písm. f). Chyba se stala tím, že už v samotném tisku bylo špatně označeno toto písmeno a pan poslanec Vilímec toto převzal do znění svého pozměňovacího návrhu. To je první, řekněme technická změna. A druhá změna, kterou bych zde chtěl navrhnout, je v bodě 12. U G2 je totiž uvedeno, že tento návrh je nehlasovatelný. To je chyba. Návrh je hlasovatelný. Oba dva se týkají České televize.

Pokud G5 neprojde, budeme hlasovat G2, který se týká pouze sportovních pořadů, výjimky pouze pro smlouvy týkající se sportovních pořadů.